Mohu tedy Pirátům slíbit, že tento metodický materiál vznikne. Stejně tak, myslím, ta připomínka vzešla i ze strany sociální demokracie.

Takže dále na tom budeme pracovat. Takže budeme dál na tom pracovat, toto není konečná verze. V čem to je konečná verze, respektive konečný návrh, tak je to v té úpravě pro ty stavy nouze. Myslím si, že je namístě, a tady zkusím i vysvětlit, proč dává smysl ta úprava opatření obecné povahy.

Není to samovůle nebo libovůle ministra či ministryně školství do budoucna. To znamená, toto je určitá pojistka.

Znovu opakuji, že ta primární role je zřizovatelů. Když jsme zde zvolili reformu veřejné správy, zřizovatelské kompetence u základních škol jsou obcí, ústředních krajů, je logické, a jdou tam peníze z rozpočtového určení daní, je vcelku logické, že každý v tom systému máme svou roli. A já zde apeluji na vás, zbytečně, ale vznáším to veřejně do pléna, ve chvíli, kdy my přidáváme peníze a držíme peníze pro rozvoj škol, tak zprávy, které se ke mně dostávají, že na některých obcích začínají obce stahovat provozní prostředky školám, je pro mě zprávou špatnou a budu v tomto duchu jednat se Sdružením místních samospráv a SMO ČR, protože nedává smysl, aby stát vstupoval a dával dodatečné prostředky do školství, aby je druhou stranou případně někdo vypouštěl. Pevně věřím, že jsou to jednotlivé excesy obcí a že společně i na úrovni obcí myslíme vážně, že vzdělávání je investicí do budoucna a prioritou. Pokud tady padla debata, že by bylo dobré řešit ošetřovné, podotýkám, je to školský zákon. Ano, samozřejmě, debata o ošetřovném je legitimní debatou, ale je to legitimní debata, která primárně má být vedena s ministryní práce a sociálních věcí.

To testování, jaký poměr distanční výuky má být nebo může být možná v budoucnu součástí toho mixu ve vzdělávací soustavě, to je to pokusné ověřování.

Poslední debata, která tam byla, co se týká ochranných pomůcek pro učitele. Ochranné pomůcky v té jarní době samozřejmě se snažil stát všemožným způsobem poskytovat.

A na její připomínku, abych tady slíbil metodiku či vyhlášku, jsem řekl, že slibuji vznik metodiky jako takové.

Tolik ke školskému zákonu a k těm věcem, které tady zazněly. A poslední poznámka je mimo tento školský zákon k panu poslanci Profantovi.